Já jsem přesvědčen, že samozřejmě to, jakým způsobem lidé reagují na to, zda mají, nebo nemají děti, nesouvisí pouze s jejich příjmy, to je jisté. Ale prosím, jsou tady i různé další trendy, které ukazují, že tak jak to bývalo dřív, že více dětí mají ti nízkopříjmoví a méně vzdělaní, tak že už to není úplně tak jednoduché. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem byl přihlášen už v pátek, tam ta možnost vystoupit nakonec nebyla.

Já chci sdělit, že KDUČSL na konci bude hlasovat pro zvýšení rodičovské bez ohledu na to, zda projdou, či neprojdou ty pozměňovací návrhy. Přesto bych chtěl jasně říci, že jsme přesvědčeni o tom, že pozměňovací návrhy, které jsou předloženy, jsou spravedlivé, protože to, že vláda díky tomu, že chtěla snížit ty náklady na rodičovskou o nějaké 2 miliardy, tady hodila přes palubu 70 tisíc českých rodin. A chtěl bych připomenout, jsou to rodiny, které přistoupily ke svým rodičovským povinnostem velmi zodpovědně.

Čili já myslím, že je velmi neférové, když těchto 70 tisíc českých rodin tímto způsobem hodíme přes palubu a rodičovský příspěvek podle toho vládního návrhu necháme čerpat jenom těm, kteří ho aktuálně pobírají. Já bych velmi chtěl apelovat na vás, abyste tento návrh dokázali podpořit. V rozpočtu to skutečně není nějak dramatická částka. A pokud v důvodové zprávě vlády, paní ministryně, je uvedeno, že je potřeba ocenit péči o malé děti, no tak pak si to ocenění skutečně zaslouží všichni, a ne že některé z toho ocenění vyloučíme. Jinak vítám to, že tímto způsobem skutečně podpoříme rodiny a rodiče. A ke kolegovi Brázdilovi prostřednictvím pana místopředsedy. Samozřejmě ta prorodinná politika musí mít celou řadu dalších kroků, které jsou důležité.

Tak já vám děkuji. Do rozpravy v tuto chvíli není nikdo přihlášen. Dívám se, z místa jestli někdo má zájem, nikoho nevidím, rozpravu tímto končím. Zeptám se na případná závěrečná slova... Paní ministryně. Prosím. Ano, děkuji. Já vás chci poprosit a děkuji za tu velmi stručnou debatu. Co se týká mého vyjádření, budu velmi stručná. Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Za druhé zaujímá následující stanovisko k předloženým návrhům. Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanoviska výboru. A za čtvrté pověřuje místopředsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Poprosím klid v jednacím sále, protože přistoupíme k hlasování o proceduře, která nám byla načtena v rámci usnesení výboru. Já se ptám, jestli je námitka k tomuto? Takže nechám hlasovat o této proceduře. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Prosím, máte slovo.

Je to pozměňovací návrh pana poslance Bauera, který se týká rozšíření rodičovského příspěvku na všechny děti do čtyř let. Stanovisko?

Další návrh.

Stanovisko, paní ministryně? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Návrh byl zamítnut.